Co jsem zachytil já z naší strany, tak 6. 9. 2022 při pokusu zařadit bod do programu schůze to byl Radek Vondráček, který zde dneska také hovořil, a bylo to proto, že na Zlínsku zachytil informace a dotazy od starostů jednotlivých obcí o významnějším pohybu nelegálních migrantů v tomto kraji.

Takže tady bych se chtěl Radka Vondráčka zastat, protože to, co tady říkal, byla pravda, a debatovat o některých přesných definicích pojmů jako ostraha hranic a podobně nebo hlídky u hranic mně přijde z pozice pana ministra vnitra až zavádějící. Proto bych se tady chtěl ozvat k tomu, co probíhalo na posledních výborech pro bezpečnost, protože pan ministr vnitra se tady odkazoval na to, jestli si předáváme informace, že jsme na výboru pro bezpečnost o všem informováni. Takže teď bych si dovolil některé informace říci vám, jak to na výborech pro bezpečnost bylo a co opozice pro to, aby se situace na hranicích se Slovenskou republikou zlepšila, co pro to opozice udělala a jaká navrhla usnesení, která byla postupně přijata. Například 15. 9. jsme požádali a navrhli jako opozice poslanců za ANO členům bezpečnostního výboru usnesení, které znělo, že výbor pro bezpečnost žádá vládu České republiky, aby v rámci předsednictví v Evropské unii iniciovala společné jednání s Tureckem k redukci migrační vlny, protože tam jsme pojmenovali, že většina těch migrantů jde z Turecka. Tady jsem s potěšením zachytil informaci, že pan premiér Fiala s panem Erdoganem nějakým způsobem jednal, ale bilaterální jednání, ať bylo telefonické, nebo formou potkání se krátce tady na schůzce v Praze, samozřejmě nemůže nahradit to, co jsme jako výbor pro bezpečnost chtěli, a to znamená iniciovat jako předsedající stát Evropské unie, iniciovat jednání, společné jednání členských států Evropské unie s Tureckem. A pokud tu migraci nezastavíme z Turecka, budeme mít veliký problém, ještě se k tomu dostanu. Takže toto jsme iniciovali jako opoziční poslanci, koaliční poslanci hlasovali s námi a to usnesení bylo přijato jednomyslně.

To všechno reprezentuje ty peníze, jak tady můj kolega Lang konstatoval, a to je celkem na prvních 10 dnů a dále rozšíření o dalších 20 dnů, to je tedy celkem do 28. 10., jsou to finance ve výši 110 milionů korun. A právě můj dotaz a můj bod směřuje, co bude poté, protože my na to nemáme síly ani prostředky, na to, abychom prolongovali kontrolu hranic právě podle pravidel Schengenského hraničního kodexu, je to pro nás personálně neudržitelné, Policie České republiky má v současnosti podstav 5 000 policistů, a je to i velký finanční problém.

Takže to bylo jedno z usnesení, kde jsme žádali vládu, aby v rámci zajištění ostrahy hranice podala informace o tom, jak to bude po 28. 10.

Informace, že pan ministr bude tento čtvrtek a pátek jednat na Radě ministrů vnitra a že nám přinese informaci, mě úplně neuspokojuje, protože když vidíme, jak se k tomu jednotlivé státy chovají, tak vidíme, jak jsme se nedokázali domluvit mezistátně za covidu, neumíme to u energií, nepředpokládám, že po řešení migrační krize od roku 2015 dosud, když jsme se pořádně neposunuli, že to dokážeme udělat během tohoto čtvrtka a pátku. Takže informace, se kterou pan ministr přijde po čtvrtečním a pátečním jednání, dopředu se obávám, že nebude pro nás uspokojivá. Dále jsme přijali usnesení 6. 9., kde jsme požádali vládu o jednání s vládami Maďarska, Slovenska a Rakouska o dodržování readmisních dohod. Pro vaši informaci, pokud se v tom nepohybujete, tak pokud je běženec zachycen v blízkosti státní hranice a dá se dedukovat, že přešel státní hranici z konkrétního státu, tak bychom měli mít šanci takového migranta vrátit do toho původního státu. No, kupodivu vůči Německu se to daří.

Kolega Lang už tady mluvil o tom, jak se potom postupuje, protože většina z nich tady nežádá o azyl, takže dostanou pokyn k vyhoštění z České republiky nebo pokyn k opuštění České republiky do 30 dnů. A v podstatě si musíme přiznat, že nám jde jenom o to, aby nějakým způsobem pronikli do cílového státu, aby už se nám nevrátili.